Další návrhy jsou od pana předsedy Bartoška. Nejprve navrhuje bod 334 týkající se státních symbolů a užití státních symbolů.

Je zde námitka. Ukončuji hlasování.

Prosím.

Zpochybňuji hlasování.

Kdo je pro vyhovět námitce? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pak tedy hlasujeme alternativu a to bylo zařazení tohoto bodu po pevně zařazených bodech v pátek.

Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Takže na stejné umístění, to znamená po lobbingu, budeme hlasovat bod 32, to je také referendum, akorát od jiných navrhovatelů. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s přednostními právy a teď se dostáváme k návrhům poslanců bez přednostního práva.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?